Znovu s odkazem na písemné odůvodnění se velmi přimlouvám za to, abyste zvážili senátní návrh, abyste ho podpořili, byť vím, že dohoda je jiná, přesto si dovolím upozornit na to, že o vině nebo nevině by měl vždy rozhodnout soud, nikoli zákonodárci. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu. Promiňte zakoktání, ale zvolil jsem příliš složité souvětí. Díky za pozornost. Děkuji panu senátorovi.

Mohl byste se zeptat paní poslankyně Benešové, jakou parlamentní verzi měla na mysli? Protože řekla parlamentní verzi a Parlament, podle mě, je Sněmovna a Senát. Takže já bych prosil, aby to tady na záznam zaznělo.

Prosím, paní poslankyně.

To se skutečně stalo. Já jsem potom v pozici ministryně spravedlnosti skončila, ne z tohoto důvodu, a sledovala jsem už v rámci ústavněprávního výboru dále debatu nad tímto zákonem.

Dlouho jsme čekali, několik měsíců, a po opakovaných urgencích jsme z Ministerstva spravedlnosti návrh dostali a i v rámci ústavněprávního výboru jsme se zabývali právě touto otázkou, zda nedochází k přílišné kriminalizaci nebo možnosti kriminalizace a zda to není v rozporu se starou zásadou, která říká, že trestní právo by vždycky mělo být tím nejzazším prostředkem, ultima ratio, když už selhala ostatní právní odvětví, např. finanční právo, postih prostřednictvím vysokých pokut udělovaných finančním úřadem atd. A došli jsme k závěru, že ten stav, který na jedné straně bude čelit riziku neustálých novelizací, takže tam necháme tedy tu možnost postihnout právnickou osobu za trestné činy ve výrazně širším rozsahu, než tomu bylo před tou novelizací nebo než je tomu dosud, ale na druhé straně současně tam dáme pojistku, v rámci které můžeme ospravedlnit takové chování, pokud ta právnická osoba prokáže, že při vynaložení veškerého úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, učinila vše pro to, aby k tomu trestnému činu nedošlo. A to jsme diskutovali skutečně ne jednou.

Myslím si, že toto řešení by bylo spravedlivé, a proto se za něj přimlouvám. Pokud jde o ten pozměňovací návrh účast na sebevraždě, který by tam samozřejmě mohl být, já s panem senátorem Antlem souhlasím, nicméně právě v souladu s principem ekonomie trestní represe si myslím, že to není zas taková záležitost, kvůli které bychom se měli vzdát toho mnohem podstatnějšího, o čem jsem hovořila v první části svého vystoupení. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Válkové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka.